Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Děkuji.

Proto navrhujeme jistá zpřísnění podmínek nabývání státního občanství.

V hlasování pořadové číslo 234 přihlášeno 88 poslanců, pro 63, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Poprosím pana poslance, aby se ujal slova.

Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegové a kolegyně, vládou předkládaný návrh zákona, sněmovní tisk 690, mění zákon o státním občanství včetně jeho příloh. Drobné změny se týkají i zákona o správních poplatcích. Jedná se tedy o zpřísnění nabývání českého občanství včetně situace, kdy občanství nabývá mladý člověk, ovšem dlouhodobě pobývající na území České republiky. Sjednocují se podmínky pro udělení občanství různým typům žadatelů. Mění se přílohy zákona. Zvláštní pozornost je věnována mladistvým a osobám mezi osmnáctým a jedenadvacátým rokem. Do zákona jsou zapracované aktuální praktické zkušenosti zejména v souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. Co se týče procedury projednávání tisku 690, vláda nenavrhuje schválení tisku už v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Dobrý večer, děkuji za slovo, pane předsedající.

Ve zkratce lze říci, že tento návrh ve svém důsledku porušuje multilaterální a bilaterální mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rozhodnutí, což je v rozporu s článkem 1 odst. 2 a článkem 10 Ústavy o dodržování mezinárodních závazků, a také zavádí drakonické a nesystémové tresty. První zásadní problém vidím v tom, že navrhuje odstranit automatické nabytí občanství osvojeného dítěte rozhodnutím cizozemských soudů pouze na soudy zemí Evropské unie. Osvojenec českého občana na základě rozhodnutí cizozemského soudu mimo země Evropské unie bude muset nově žádat o udělení státního občanství, kde se bude takzvaně zkoumat účelovost této žádosti. Jedná se o nové znění § 6 a 9. Tady je nutné velice zdůraznit, že se jedná o nelegitimní dvojí zacházení s dětmi českých občanů.

Již v současnosti zde tedy existuje mechanismus českého soudnictví k přezkumu rozhodnutí soudů cizích států, které jsou podmínkou pro získání občanství České republiky. Navíc české soudy při aprobaci cizozemských soudních rozhodnutí zkoumají rovněž tuto účelovost.

Jednak se tím zdvojuje kontrola a přezkum, což je neefektivní, a také se tím porušuje Ústava a mezinárodní závazky.

Požaduji proto zachování stávající úpravy podle § 6 a 9 zákona o státním občanství. Ostatně v tomto smyslu se vyjádřila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

V pořádku, ale sankcionovat člověka úplným zákazem udělení občanství, protože během posledních tří let dvakrát po sobě odhodil na zem žvýkačku nebo porušil noční klid, to se na mě nezlobte, to je poměrně scestné. Dalším problémem této konstrukce je pak skutečnost, že samotný zákon v předešlých odstavcích umožňuje udělit občanství žadateli, který byl uznán vinným z nedbalostního trestného činu, za který byl podmíněně odsouzen.

Já osobně jsem názoru, že současný zákon je vyvážený, není třeba jej takto nekoncepčně a drakonicky měnit. Takže tohle jsou dva základní důvody, pro které bych navrhoval, aby tento tisk byl zamítnut, respektive aby byl vrácen předkladateli k dopracování. Předkládám oba dva tyto návrhy.